Snad možná ještě několik slov, která by neměla zapadnout.

Abychom nezapomněli také na to, že tím, že by se v těch dnech jmenovaných zavřely velké obchodní řetězce, tak se přesune poměrně dost značná část klientů k těm menším a tím se trošičku pozvedne jejich obrat.

A druhá věc.

Tam předpokládám, že také ne.

Děkuji. Ještě než otevřu obecnou rozpravu, tak přečtu omluvu pana poslance Jiřího Holečka, který se omlouvá mezi 15. a 19. hodinou. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolím si předložit pozměňovací návrh, který je následovný.

Pozměňovací návrh umožní omezit případné negativní dopady v oblasti sociálně hospodářské, aniž by výrazně omezil kvalitu života obyčejného občana.